K tomu také přidám ještě i úpravu v rámci příspěvku na bydlení, kdy jsme výrazným způsobem upravili ty normativy.

Pokud jde o situaci, která se týká ještě samoživitelek, samoživitelů, tady jednám s panem ministrem spravedlnosti o jedné klíčové věci, a to je stanovované výživné.

Že ten stát a já o to budu usilovat abychom nastavili do budoucna i transparentní, předvídatelný mechanismus pro valorizaci výživného v této zemi, protože se to bytostně dotýká právě životní úrovně tady potom těchto rodičů a jejich dětí, kteří jsou na výchovu sami.

Stejně jako ještě druhá otázka, a to je i zvýšení příspěvku na péči. Takže to jsou dvě důležité priority, u kterých povedu jednání a budu chtít, abychom ji dokázali zvýšit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku? Prosím. Určitě děkuji, pane ministře, za to, že jste tady zmínil otázku výživného. To jsem velmi ráda, že Ministerstvo práce spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti a že se podíváte i na tuhle oblast, protože samozřejmě je to jeden z příjmů samoživitelů, takže i to je důležité. Jinak jsem ráda, že tady říkáte, že rodičovský příspěvek je vaše priorita.

Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr vám odpoví. Prosím, máte slovo. Děkuji.

To bude platit i u nás.

Ta debata nebude jednoduchá, protože situace v oblasti rozpočtu je napjatá, ale musíme si uvědomit, že prostě toto je investice do budoucnosti, investice do našich dětí.

Děkuji, pane ministře. Než přistoupíme k projednání další interpelace, přečtu omluvy.

A nyní bychom přistoupili k projednání interpelace číslo 14 pan poslanec Richard Brabec bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci DPF filtru. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, děkuju, že jste tady na interpelaci. Ještě se svými kolegy jsme na Ministerstvu životního prostředí před několika lety a společně s Ministerstvem dopravy zahájili myslím, že velmi zajímavé a užitečné aktivity, které směřovaly ke snižování emisí z dopravy, především tedy dopravy osobní.

Tohleto se bohužel dělo dlouhodobě, bylo to velmi málo kontrolované a díky naší aktivitě společně s Ministerstvem dopravy se třeba zakoupila mobilní měřicí jednotka. Začala myslím celá řada věcí, které zpřísňovaly kontroly těch vozidel a proběhlo i několik pilotních projektů.

Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.